Čili tam musí být ta pravidla přesně nastavena, a proto jsem rád, že paní předsedkyně navrhla prodloužení projednávání o dvacet dnů, abychom si toto všechno vyjasnili a přesně zapsali, protože to je velice citlivé téma, které může opravdu přispět ke zlepšení proočkovanosti a hlavně k nápravě křivd. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Důvod, proč tak je, je docela složitý. Na začátku jsou to mylné informace, které byly vydány i experty na očkovací látky a experty na očkování.

Situace je velmi vážná.

Proto si myslím, že bychom ten návrh, jak ho máme, měli diskutovat v této podobě, protože všechny otázky, které chceme řešit, jsou otázky, které by neměla řešit Sněmovna jako taková, které by měl řešit sbor odborníků, které ve vakcinologii skutečně máme. Máme centra, která se tím zabývají.

To všechno probíhá jako žaloby. Čili propojovat některé věci do sebe volně teoreticky je skutečně podle mého názoru nesprávné.

Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na předřečníka. Ale dovolte mi se zeptat, kdo vlastně...

Kdo bude vlastně říkat ano, tady je souvislost a tady to odškodníme? To bude nějaké kolegium?

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času.